Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom rychlá faktická pro zcela legitimní a správný dotaz paní kolegyně Maříkové, vaším prostřednictvím.

Tolik snad na doplnění pro paní kolegyni. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Ano, děkuji, paní poslankyně. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, poslanci, členové vlády, dovolila bych si ještě jednou vystoupit, teď již tedy v obecné rozpravě, k danému zákonu. A protože jsem předsedala, tak bych ráda ve svém vystoupení zareagovala na některé své předřečníky, nejdříve především na pana ministra zdravotnictví, pana Vlastimila Válka. Vážím si toho, že reaguje na ty dotazy. A musím říct, že když tady vystupoval a hovořil o tom, že třetí dávka očkování je velmi důležitá, i říkal, že opravdu podle těch analýz a všech těch statistik lidé nemají povětšinou ten těžký průběh, tak já bych se pana ministra chtěla zeptat, proč jsme na tom tak hrozně špatně ohledně těch třetích dávek očkování? Chtěla bych se ho zeptat, proč očkujeme tak málo v tuto chvíli?

Pak bych se ho chtěla zeptat, proč Česká republika pořád stojí na čísle očkování, že má naočkovaných 18+ 74 %? A pokud se podíváme na ty západní země, tak protože oni se dostali na 8590 %, tak proto také rozvolňují.

A když přišla pandemie, lidé se dostali do karantény, tak se například řešilo, jak lidé budou volit. To jsme vyřešili, i jsme to tady schvalovali. Ale museli jsme řešit i jednání. Tady v Poslanecké sněmovně to řešíme tak, že párujeme, nějakým způsobem se dohodneme. Ale máme i ta krajská a městská zastupitelstva. A to se muselo nějakým způsobem vyřešit, takže se to vyřešilo zákonem, že bude možno se připojit online, a dává to jasnou logiku: když je člověk v karanténě, tak ať je mu to umožněno, zastupitelů není takové množství, jako je nás tady poslanců. No ale ejhle, co se nestalo. Na těch krajských zastupitelstvech, kde máte například v Karlovarském kraji 45členné zastupitelstvo, tak to není jako v Poslanecké sněmovně, že na návrh zákona potřebujete schválení nadpoloviční většinou přítomných poslanců, ale tam potřebujete mít vždycky tu většinu. A tu většinu má koalice. A ta opozice tam tvoří důležitou roli, protože pokud ti poslanci nepřijdou, tak musí i ta koalice spolu s opozicí komunikovat a hledat nějaké řešení.